Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 53. schůze Poslanecké sněmovny.

Naše rozpočtová politika ve většině z oněch posledních let postupovala přesně obráceně.

A hned poté přišel zločin číslo dvě.